V této souvislosti nabyla...

Takhle to funguje.

Začátek ruské agrese a na něj navazující přijímání mezinárodních sankcí přiměly významnou část občanů Ruska, včetně členů ruských kriminálních struktur, k převodům vlastnických a investičních aktivit.

Takže já si myslím, že z toho jde strašný strach. A bylo by dobré, aby nám řekl pan ministr vnitra, jak tohle chce řešit, když má ještě velký úbytek vlastně policistů, protože když je nezaplatí, tak samozřejmě tady je velký boj o lidi mezi armádou, hasiči a policií. A potom samozřejmě máme tady nelegální migraci.

Při komunikaci mezi migranty a kriminálními organizacemi zajišťujícími jejich transport a to mluvíme, pane premiére a vážení spoluobčané, o České republice.

Ano! No nezabrání! Už jsou tady.

Bohužel, myslím, že už zemřel.

Ano. Padělané doklady. Takže to nejsou dobré zprávy.

Na činnosti těchto kriminálních struktur se podíleli také státní příslušníci České republiky.

Tito pachatelé v postavení řadových členů kriminální organizace obstarávali vozidla pro převoz migrantů a zajišťovali řidiče pro jednotlivé převozy, případně byli dokonce sami využíváni jako řidiči jednotlivých převozů. Dalšími členy těchto kriminálních uskupení byli v podobném postavení také různí cizinci disponující pobytovým oprávněním na území ČR.

Ilegální migrace to je kriminalita, to jsou pašeráci!

Takže to je ta migrace. To je Česká republika. A když si to přečtete, co všechno se tady děje, jak stoupla ta kriminalita, a teď se stalo něco na Letné.

Ale pokud se to zopakuje, tak věřte mi, že budu strašně řvát.